Ano. Slovo má pan předseda Kalousek.

Samozřejmě rozhodnete vy svým hlasováním. Ano, to je procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat bez rozpravy. Všechny vás odhlásím. Prosím o novou registraci.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.